Odborná veřejnost to kritizovala zcela zásadně, lidé z praxe také.

To znamená potom jediné.

Pokládáme to za velmi nešťastné, za něco, co se tak jakoby lehce smlčelo, kolem čeho se taky trošku tancuje, a mnoho lidí bude velmi překvapených. Dámy a pánové, pojďme prosím zrušit tuto daň bez dalšího. Zachovejme odpočty, zachovejme časový test v současné pětileté podobě a neberme si ty peníze od lidí zpátky, jestli skutečně chceme, abychom jim pomohli.